Dále je třeba zdůraznit, že financování této oblasti je vícezdrojové. To znamená, není to tak, že by ty peníze šly pouze z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Poskytované služby jsou dále hrazeny ze zdravotního pojištění a ty organizace také mohou získat, pokud předloží kvalitní projekt, dotační podporu i u jiných resortů, které disponují zřetelně vyšším rozpočtem.

Na měsíc červenec je naplánováno jednání v této záležitosti.

Děkuji za tu podrobnou odpověď, nicméně jsme zkrátka svědky toho, že v minulém roce právě díky zájmu pana premiéra byly ty preventivní a komunitní služby posíleny. Není to o tom, že by tam bylo mimořádné financování. Jde o to, že se zasanovala oblast, která je dlouhodobě obrovsky podfinancovaná.

A právě proto se domnívám, že je naprosto nezbytné, abyste velmi pečlivě naslouchali tomu, co na tom jednání bude zaznívat. Děkuji.

Takže touto cestou určitě budeme chtít jít.